To znamená, celá řada těch opatření má potom negativní vliv v jiných oblastech, než je vykazování našich závazků vůči EU. Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nechci zavádět diskusi, která by spíše odpovídala druhému čtení. Toto je filozofická otázka, na kterou si musí každý z vás v tomto sále odpovědět, jestli půda vhodná k zemědělskému využití, to znamená k pěstování a k výrobě potravin, může být v nějakém poměru využívána k energetickému využívání plodin. Pokud si odpovíte, že vám je jedno, že svět má nedostatek potravin, tak potom samozřejmě můžeme přistoupit k té myšlence, že v určitém poměru je možné zemědělskou půdu využívat k pěstování technických plodin sloužících k výrobě energií. Pokud ale uznáte, že potraviny a zemědělství je hlavním zdrojem, aby se vyráběly potraviny, potom se musíte zamyslet, jak dalece je možno pěstovat tyto energetické plodiny na zemědělské půdě. Ono musí zařadit nějaké tyto podmínky, aby se zvedl objem tady těchto ekologických s velkými uvozovkami plodin na výrobu energie.

A to už bude podstatně větší problém, protože v tomto návrhu my dokonce ještě zvyšujeme dotace na biomasu, na bioplyn a na všechny ty biosložky, které ve svém základu ale mají právě to, že se jinak využívá to, co by mělo sloužit ke spotřebě lidí, to znamená potraviny, jako energetická surovina. Děkuji za pozornost. Pan poslanec Kott, faktická poznámka.

Děkuji.

Pane kolego Kotte, prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem zemědělec 20 let, takže opravdu vím, o čem mluvím, není to tak, že si mám něco zjišťovat. Ale vidím, jak kolegové, kteří pěstují, nebo většinou jsou to tedy korporace, nejsou to jednotlivci, kteří pěstují plodiny pro jiné než potravinářské využití, používají nadměrně chemii k tomu, aby dosáhli co největšího objemu hmoty. A to platí i o bioplynových stanicích a dalších.

To je celé. Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Holomčík, všechno faktické poznámky. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A to se přesně tady děje. Prostě druhý největší výrobce biopaliv v České republice skrze svého poslance navrhuje, aby se zvedlo povinné přimíchávání biopaliv první generace do motorové nafty, a zaplatí to lidi tím, že stoupne cena benzinu o jednu nebo dvě koruny.

Shodou okolností v České republice vždycky se ty závazky plní způsobem, na kterých vydělají firmy pana premiéra. A to je problém toho pozměňovacího návrhu, o kterém se bavíme.

Děkuji za slovo.

Je to dobře.

Je to velmi složité, ale o tom teď nechci mluvit. Chci říct, že s tím musíme začít co nejdřív. My se vlastně teď pořád... Ty chyby vlastně pořád opakujeme.

Krok, který potřebujeme udělat, je vydat se cestou technologické neutrality.

Je tam potřeba investic.

Je to běh na dlouhou trať a musíme s tím začít co nejdřív. Pan poslanec Pražák faktická poznámka.

Jak je možné, že Německo má čtyři kila?